Co se týče vnitrostátního právního řádu, tak je možné konstatovat, že převážná většina závazků je již dnes už tak upravena v naší platné legislativě, to znamená, že nebude potřeba přijímat nová legislativní opatření. Jediná věc, kde chceme učinit výjimku z rozsahu aplikace úmluvy, je otázka žen vykonávajících práci na dohody o pracích mimo pracovní poměr.

Je to z toho důvodu, že dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nejsou určeny jako primární zdroj obživy obyvatelstva. To znamená, že zároveň stávající systém nemocenského pojištění není v současnosti nastaven na plné pokrytí těchto krátkodobých a svou povahou nahodilých pracovních vztahů, když požaduje jednom určitou minimální částku započitatelného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. V rámci ratifikačního procesu je také nutné učinit prohlášení, kde bude stanovena délka mateřské dovolené závazná pro členský stát.

Tento materiál byl předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a v obou případech bylo jednohlasně rozhodnuto o schválení této ratifikace.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo ke zpravodajské zprávě. Vážený paní předsedající, dámy a pánové, dobré poledne. K tomuto bodu bych řekla jenom, že paní ministryně nás s tím velmi obšírně seznámila. Samozřejmě vzhledem k demografickému vývoji je třeba udělat maximum pro to, abychom mateřství jakkoliv podpořili. Takže bych si dovolila jenom navrhnout přikázat tisk zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku písemnou, ale vidím přihlášku pana poslance Leo Luzara z místa a pana předsedy.

Hezké poledne. Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak většinu těch minimálních věcí Česká republika v pohodě splňuje, dokonce překračuje. Je jich pouhých třicet a pouze menší část členských zemí Evropské unie tu smlouvu ratifikovala.

Nebojte se, nebudu číst všechny články, jenom článek 1. Článek 1 určuje pro účely úmluvy pojmy žena, kterou se rozumí podle této úmluvy osoba ženského pohlaví bez rozdílu. A současně určuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoli dítě bez rozdílu. Teď se na to vrhli naši právníci, posoudili soulad tohoto článku s naším ústavním pořádkem a závěr: Česká republika splňuje požadavek článku 1. A současně náš právní řád už plně aplikuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoliv dítě bez rozdílu. A takové věci řeší naši úředníci. Určitě to není jeden úředník, který na tom pracuje.

S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.